Děkuji vám za pozornost. K číslu dokumentu se potom přihlásím v podrobné rozpravě. Dobrý podvečer. Jsme v obecné rozpravě. Prosím. Dobrý podvečer. Děkuji za pozornost s vědomím toho, že druhé čtení tohoto zákona není zřejmě až tak atraktivní. A teď už vážněji. Okomentuji svůj pozměňovací návrh, který se, kolegové a kolegyně, překvapivě netýká taxislužeb na rozdíl od všech mých předřečníků.

Víte, že tuhle problematiku jsme tady několikrát řešili, a váže se i na ony exekuce u nezletilých, u mladistvých, kdy pokud děti nedají svým rodičům vědět, tak potom do života, do plnoletosti mohou vstoupit s nějakým skrytým nebo několikaletým dluhem, který se hromadí a kupí. Já jsem tuto věc projednával se zástupci takzvaného Sdružení dopravních podniků. Společně jsme připravili pozměňovací návrh, který nemá žádné rozpočtové nároky. Z naší analýzy vycházíme z toho, že je v souladu s evropskou i naší legislativou, a tento pozměňovací návrh pouze upravuje ustanovení o vztazích mezi cestujícím a dopravcem veřejné linkové dopravy. V jedné větě tedy doplňuje, že dopravce na výzvu pověřené osoby může žádat po nezletilé osobě právě osobní údaje zákonného zástupce v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a adresa pro doručování.

Děkuji všem za pozornost. Děkuji. Faktickou? Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já moc děkuji, že projednáváme tento zákon. Já tento zákon podporuji. Myslím si, že je to správná věc, na které jsme se podíleli s panem Ťokem.

Jsem zastáncem spíše volného obchodu, fungování trhu.

Děkuji. Není nikdo další přihlášen do obecné rozpravy. Zeptám se na případná závěrečná slova jak pana předkladatele, tak zpravodaje? Není zájem. Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Podrobné zdůvodnění jsem řekl v obecné rozpravě a samozřejmě je uvedeno v předmětném pozměňovacím návrhu.

Děkuji, pane předsedající.

Nicméně v jedné větě, jedná se o zpřesnění sankcí za přestupky spáchané zprostředkovatelem taxislužby. Děkuji.

Děkuji vám. Připraví se pan poslanec Kolovratník. Děkuji za slovo. Děkuji vám. Pan poslanec Martin Kolovratník. Hlásím se k podanému pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 3404. Pan předseda Michálek. Děkuji za slovo.